V případě, že nebude doprojednán bod 31, tedy tisk 284, návrh zákona o státním rozpočtu na tento rok, vrátíme se k jeho projednávání i po bodu 134, tedy Změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny.

99 tak jsem to řekla špatně, omlouvám se: projednávat body z bloku Smlouvy druhé čtení, což jsou body 99 až 102, aby bylo všechno v pořádku, omlouvám se.

bod 110, sněmovní tisk 167, vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích; bod 111, sněmovní tisk 168, vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích související, a bod 112, sněmovní tisk 215, poslanecký návrh zákona o státní službě. Dále pak pokračovat body dle návrhu pořadu schůze.

Škrtněte si je prosím, o tomto není potřeba hlasovat, tyto body tím, že jsou projednány, už nebudou na pořadu zahajované schůze. To je z mé strany vše.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Vážené dámy a pánové, já bych chtěl navrhnout jako první mimořádný bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny bod s názvem Škodlivá Fialova vláda neřeší zdražování a měla by podat demisi. Fialova vláda sice přežila hlasování o nedůvěře v Parlamentu, ale prokazatelně i podle průzkumů důvěru většiny občanů nemá. Minulý týden proběhla schůze Poslanecké sněmovny ohledně návrhu na vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy, která byla svolána i na základě podpisů poslanců SPD.

Inflace atakuje 20 % a občané a firmy mají oprávněný strach, aby kvůli nečinnosti vlády Petra Fialy tuto zimu vůbec přežili. Vláda nemyslí na naše občany, firmy krachují, kraje a obce nemají smluvně zajištěny dodávky energií pro školy, pro nemocnice, pro domovy pro seniory na příští rok a vláda až nyní volá po nějakém celoevropském řešení.

Navíc vláda Petra Fialy hodlá zadlužit naši republiku o více než bilion korun.

Pro letošní rok chce vláda zvýšit rozpočtový deficit na 330 miliard korun a dle výhledu na další dva roky plánuje další deficity každoročně okolo 250 miliard korun. Vše tedy nasvědčuje tomu, že vláda Petra Fialy z ODS hodlá Českou republiku zadlužit za dobu svého plánovaného čtyřletého mandátu celkově více než o 1 bilion korun! Přitom před volbami lživě slibovala Fialova vládní koalice, ta předvolební koalice a současná vládní koalice to je, tak před volbami lživě jste slibovali občanům snížení deficitu veřejných financí a vyrovnané státní rozpočty. Takto vámi koncipovaný státní rozpočet je neufinancovatelný a upozorňuji tady na to, protože plánované výdaje státu jsou tak vysoké, že si na ně stát není schopen zajistit dostatečné příjmy. Vláda Petra Fialy likviduje občany, likviduje firmy, likviduje také celou Českou republiku a musí skončit. Proto to navrhuji a znova opakuji jako první mimořádný bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny. Blíží se zima a blížíme se opravdu kvůli této vládě do neřešitelných problémů neřešitelné problémy pro občany, pro firmy, pro instituce. Česká republika je nyní státem, jehož veřejný dluh roste nejrychleji ze všech členských zemí EU.

Hnutí SPD již opakovaně předložilo své programové návrhy v oblasti struktury parametrů státního rozpočtu, patří mezi ně razantní snížení zbytných výdajů státu v oblasti veřejné byrokracie, omezení plateb do rozpočtu EU, snížení výdajů na předražené armádní zakázky ze zahraničí. My říkáme: Ano, modernizujme armádu, ano, mějme moderní armádu, ale nikoliv tyto předražené zakázky, stíhačky nejdražší na světě za 100 miliard a tak dále.